které jsou určené předsedovi vlády České republiky /vládě České republiky/ a ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády. Než udělím slovo, tak přečtu omluvy.

Připraví se poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.

Ráda bych se však dotázala, v jaké podobě a rozsahu budou tato pracoviště fungovat na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu obrany České republiky.

Role zmíněných resortů je nezastupitelná, jelikož velká část dezinformací se týká zahraniční a obranné politiky České republiky. Vážený pane premiére, prosím o informaci kdy, v jaké podobě a rozsahu budou na uvedených ministerstvech pracoviště zřízena. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Občané této země jsou totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů. Nechce si mi věřit, že by si někdo troufl ukrást lidu tak gigantický státní majetek, který se odhaduje nejméně na tři biliony korun.

Proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh dokonce dvakrát a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů.

Děkuji za odpověď. Já vám také děkuji.

A na vás, pane premiére, se v této interpelaci obracím proto, protože vám je odpovědný ředitel inspekce bezpečnostních sborů a Generální inspekce bezpečnostních sborů byla odpovědna právě za podání té žaloby. Já bych vás chtěl požádat, abyste v zájmu všech slušných policistů, kterých, jsem přesvědčen, je v České republice většina, tento případ prověřil a s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů natolik probral a mě informoval o tom závěru. Děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Děkuji, pane místopředsedo. Nicméně nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky nazývaný čtvrtá průmyslová revoluce a s ní spojené procesy ovlivňují vznik takzvané Společnosti 4.0. Ta mění celé hodnotové řetězce a propojení zákazníkvýrobcedodavatel. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy, výzkumu a inovací a především nových technologií. Vážený pane premiére, vládou založená Aliance Společnost 4.0 je určena ke koordinaci agend jednotlivých ministerstev. Sám víte, jak často resortismus škodí v řešení aktuálních problémů. Proto se chci zeptat, jak vláda bude řešit dopady celospolečenských změn související s agendou Společnosti 4.0. Jaká konkrétní opatření chystá vláda a jí založená Aliance Společnost 4.0, abychom byli na změny, zejména v průmyslu, připraveni a abychom minimalizovali případné negativní dopady na naši společnost. Děkuji za vaši písemnou odpověď. Já vám také děkuji.

Jak to chcete řešit? Cituji ze zprávy, kterou jsem dostal od ministra Chovance: Růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů v oblasti bezpečnosti.